Děkuji. Pan poslanec Černohorský, zastupující předseda klubu Pirátů, a poté paní poslankyně Golasowská, přihlášená do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já vám několik dotazů.

Děkuji. Paní poslankyně Pavla Golasowská, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale dřív, než tak učiním, tak bych ještě chtěla komentovat to, co tady přednesl pan ministr zdravotnictví, který prohlásil, že vystupujeme tady zřejmě proto, protože se blíží krajské volby, a že to chápe.

A jak tady řekl už předřečník, jsme region rázovitý a je to tak. Možná jsou tady tendence, abychom se nedívali na to, co bylo, abychom se dívali dopředu.

Musím říct, že práce horníků není v současné době nijak extra finančně ani společensky doceněna. Doby, kdy havíři vydělávali královské peníze, jsou dávno pryč. My v našem kraji si to určitě pamatujeme, že to takhle bylo.

To jenom proto, protože se to prostě nedalo.

Nikomu tato situace nevadila, i když Sdružení hornických odborů již v březnu upozorňovalo vedení firmy, že práce v dole je extrémně riziková a není možné, a to ze samotné podstaty této práce, dodržovat opatření a doporučení, a navrhovalo, že by se měly práce omezit jen na bezpečnostní minimum. Nevadilo to ani Ministerstvu zdravotnictví, které o situaci vědělo. Začalo se hromadně testovat, když zde bylo více než 20 pozitivních případů.

Odmítám přijmout prohlášení, že za celou situaci nesou zodpovědnost horníci. Pak se tady naskytuje otázka, kdo je tedy zodpovědný za situaci. Stát?